Co je ovšem bohužel nejpodstatnější a nejzásadnější, je zavedení trestnosti trestného činu přípravy krácení daně. To pokládám za neuvěřitelně nebezpečný instrument, a jestli je to řešení, které přináší pan ministr, aby vyřešil to, co slíbil předseda jeho politického hnutí, ty tzv. karusely, tak jste měli vymyslet nějaký jiný způsob, kterým se vyřeší opravdu karusely, kterým se vyřeší problém zřetězení firem mnohdy s mezinárodní účastí, měli jste z toho udělat nějaký typ organizované skupiny a říct, že toto je trestné, ale ne jít cestou vrátit se k trestnosti přípravy trestného činu krácení daně.

Pokládám opravdu tuto cestu zamezení karuselových obchodů za tu nejhorší možnou, kterou vláda mohla vymyslet, a velmi prosil, abyste podpořili návrh na vrácení k dopracování. Pokud neprojde, budeme se to pokoušet přepsat na ústavněprávním výboru, protože v téhle podobě je to podle mého názoru velmi nebezpečné pro tuto zemi a její podnikatele. Děkuji za pozornost. Nejprve pan ministr s přednostním právem, pak následuje pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Prosím, pane ministře. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já musím přece jenom reagovat.

Skupiny, které se dříve zabývaly výrobou drog, se teď místo toho zabývají krácením daní, protože zjistily, že to je poměrně čistá práce, při které se dá získat poměrně hodně peněz.

O tom to přece proboha není!

Když se podíváte do naší důvodové zprávy, tak to tam uvidíte rozebrané na konkrétních případech, kdy třeba v jednom konkrétním případě šlo o několik stovek milionů korun, tak ty společnosti měly průměrnou životnost osm dnů, které se toho účastnily, a kdy tedy celkové škody pro hospodářství jsou skutečně v desítkách miliard korun.

A zároveň chci zdůraznit jednu věc.

Nemáme, pokud je mi známo, vězení plná podnikatelů, kteří si chtěli optimalizovat svoje daně. Nevidím žádný důvod, proč by se to mělo změnit, pokud si to znovu zavedeme. Jenom prostě paradoxně jsme si to ze zákona vypustili přesně ve chvíli, kdy vlna karuselových obchodů začínala. Věřím, že to bylo náhodou. Dalším řádně přihlášeným je pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Nicméně já vás velmi prosím, abyste zvážili návrat přípravy do trestního řádu.

V zásadě záleží na libovůli policisty i státního zástupce, koneckonců pak na rozhodnutí soudu, co bude posouzeno jako příprava, nebo nebude. A já se přiznám, že kdybych byl podnikatel, jako že to nemám v úmyslu, a za dnešní situace se takový instrument objevil v trestním právu, tak buď odejdu danit do jiné země, anebo odejdu do šedé ekonomiky. Rozhodně nebudu riskovat, že jakýmkoliv daňovým přiznáním na sebe podám trestní oznámení.

Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Opravdu je to třetí novela trestního řádu a trestního zákoníku, kterou tady projednáváme v tomto pololetí, a o některých věcech, když si přečteme důvodové zprávy, tak jsou někdy tak jednou to je systémové, podruhé to je nesystémové.

Takže jednou to systémové je, jednou to systémové není.